Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k předloženému poslaneckému návrhu na zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 800 korun zaujímám souhlasné stanovisko a osobně ho velmi podporuji. Právní úprava by dle našeho názoru měla reagovat na letošní zvýšení minimální mzdy a na připravované nové zvýšení od 1. ledna příštího roku. V souvislosti s jejím růstem mohou vyplynout zvýšené náklady zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením.

Je proto namístě předpokládat, že zvýšení minimální mzdy bez adekvátního zvýšení státní podpory by mělo na některé zaměstnavatelské subjekty nežádoucí negativní dopad a mohlo by vést ke snížení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Jistě se shodneme, že by to byl velmi nežádoucí jev. Zvyšování minimální mzdy lze vnímat jako pozitivní krok k zlepšení životních podmínek zdravotně postižených osob. Z těchto důvodů poslanecký návrh na zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce podporuji. Děkuji za pozornost. Paní ministryně, já vám děkuji, a poprosím vážené kolegy a kolegyně v sále, abychom se ztišili, protože jsou okamžiky, kdy ani já tady nahoře neslyším. Děkuji. V obecné rozpravě máme zatím pět přihlášek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo.

Podporujeme samozřejmě zvýšení příspěvku zaměstnavatelům na platy pro lidi se zdravotním postižením na chráněném trhu. Je podle nás velmi důležité, aby se předešlo jak snížení zaměstnanosti a také snížení motivace pracovat u těchto osob. Jak my všichni víme, tak přes dnešní opravdu vysoké životní náklady jsme přesvědčeni, že je nutný přehledný systém valorizačního mechanismu na základě ekonomického růstu jak u výše růstu minimální mzdy, tak u příspěvku na podporu zaměstnávání u zdravotně postižených osob. Takže to za nás, to za mě. Já myslím, že jsem to v krátkosti řekla, a děkuji za pozornost. Děkuji vám. Prosím, máte slovo.

Vím, jak to tady bylo, už to nebudeme otevírat.

V programovém prohlášení vlády je, že minimální mzda by neměla být určována, tak jako je to doposud, to znamená, že je to rozhodnutí nařízením vlády, tedy politickým rozhodnutím, ale že vláda připraví nějaký mechanismus jejího zvyšování, které bude více navázáno na jednoznačné ekonomické ukazatele. Vím, že na počátku tohoto volebního období tady ta snaha byla, nebyla však nakonec úspěšná.

Další otázka.

Tak proto já jsem vnímala to, že říkáte, paní ministryně prostřednictvím předsedajícího, že do příštího roku se to také promítne pozitivně.

Děkuji paní poslankyni. Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Dražilová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne.

To si myslím, že je velká chyba. Navážu na kolegy a kolegyně, kteří tady už hovořili. My všichni vnímáme, že navyšování minimální mzdy má i na zdravotně hendikepované svůj pozitivní vliv. Na druhé straně na chráněném trhu práce to přináší i své problémy.

Protože máme tři čtvrtě roku už v platnosti vlastně navýšení minimální mzdy a až teď řešíme valorizační mechanismus toho příspěvku na zaměstnávání osob na chráněném pracovním trhu. Já to považuji za chybu. Dneska máme samozřejmě šanci to posunout dál, ale musím navázat na to, co tady říkala už paní kolegyně Gajdůšková, co tady řekla paní kolegyně Pekarová a další.

A já v tuto chvíli to nechci nějak kritizovat, navyšování minimální mzdy určitě má své opodstatnění a má také svá rizika, ale směrem k zaměstnávání zdravotně hendikepovaných ta rizika je potřeba vidět. Já opravdu apeluji na vládu a chci požádat paní ministryni, a teď v tom není nic politického, aby v rámci projednávání této novely nám představila ten valorizační mechanismus.

To znamená, to je moje otázka a zároveň apel na paní ministryni.